Nyní je v pozměňovacím návrhu navrženo, aby se tyto dokumenty, ty programy pro zlepšování kvality ovzduší, staly z dnešního stavu, kdy jsou opatřeními obecné povahy, aby se toto změnilo a staly se z nich dokumenty, které pouze schválí Ministerstvo životního prostředí a vydá je ve svém věstníku, čímž by došlo k tomu, že by nebyl možný soudní přezkum u správních soudů.

A já jsem tam i komunální zastupitelka.

A protože ve výsledku ten pražský program neobsahoval účinná opatření s konkrétními kroky pro realizaci, byl velice vágní a nekonkrétní, tak jsem se rozhodla tehdy za pomoci právnické organizace podat žalobu. Říkám to tady pro to, že mi to přišlo jako dostatečně důležitá věc, kvalita ovzduší v našem městě, aby to stálo za soudní přezkum. To byl červen 2016. Na začátku února tohoto roku, čili po více než roce a půl, Městský soud v Praze rozhodl, že tak, jak ten program pro zlepšování kvality ovzduší pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí, tak je skutečně pravda, že neplní svůj zákonem předepsaný cíl, a proto byl soudem z velké části zrušen a nyní musí být vypracován znovu.

Nyní jde o to, že i v souladu s tím soudním stanoviskem vlastně ty programy zlepšování kvality ovzduší mají obsahovat konkrétní náležitosti typu vyčíslení přínosů těch opatření ke zlepšení stavu ovzduší. Musí být zřejmé, co jsou priority, kam při omezeném času, omezených prostředcích napnout síly. Podobně má být zřejmý kontrolní mechanismus průběžného plnění cílů. Bez toho je to zase bezzubé. Takovým papírem bohužel byly i dokumenty zvané programy pro zlepšování kvality ovzduší pro Prahu, pro Ostravu. Protože míra nekvality byla skutečně vysoká, tak jsme se já osobně a mnozí další tím zabývali a dostali jsme to až k tomu soudu. Ten se vyslovil tak, že nám dal za pravdu. A nyní pozměňovacím návrhem, a to je to, proč tady stojím, proč o tom hovořím, by se měla tahle možnost zrušit. Přestalo by být možné soudně takto důležité věci přezkoumávat.

A domnívám se, že potřebujeme nechat v těch nejzazších případech tu možnost kontroly veřejnosti a tu možnost soudního přezkumu. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ivan Adamec. Ne, pardon. Pan Jan Zahradník. Nechtěl jsem vám upřít pořadí. Máte slovo.

Nicméně když jsem slyšel předcházející vystoupení, musím říct, že to, co paní kolegyně představila, je právě něco úplně jiného, než já jsem zvyklý od zákona očekávat, tedy namísto tvoření komplikací usnadnit běh věcí veřejných.